No, není to tak, přece. Ta opatření s tím nemají vůbec nic společného. Jelikož všechna takováto opatření v různých stadiích omezují osobní svobodu člověka, omezují jeho vůli a možnosti, tak je zde v těchto zákonech zakomponována parlamentní kontrola. Parlament má jasnou definici toho, jak tyto zákony řešit, jak se k nim stavět, jak je například rušit.

Původní návrh byl čistokrevně technokratický návrh činnosti Ministerstva zdravotnictví v rámci takovéto pandemie.

Co nastalo? Tento zákon původní, který připravovali nějakou dobu odborníci na ministerstvech, předpokládám, i za účasti odborníků z Ministerstva vnitra a dalších zainteresovaných ministerstev, legislativci, se dostal do parlamentu a v průběhu včerejška, pokud jsem správně informován, nechci nikomu brát čas, možná že dokonce 48 hodin a nejenom 24 hodin, došlo k výrazným změnám tohoto zákona, výrazným změnám toho typu, že každý přinesl nějaký papír A4 anebo více a jak pejsek a kočička vařili dort, tak to takhle s prominutím slátali dohromady a vznikl návrh. Ale tady bych očekával, že tento návrh vezmou zase zpátky ti legislativci a budou se tímto zákonem velice poctivě zabývat a upozorňovat na rizika z tohoto zákona vyplývající. Ale k tomu bohužel nedošlo, protože není v lidských silách za pár hodin projet a dát dohromady tak důležitý zákon v tak obsáhlých změnách, které jsou za těch 48 hodin navrženy, aby byly vychytány všechny chyby. A ten zákon důležitý je, protože velice výrazně omezuje lidská práva občanů České republiky. To si řekněme. Dneska, když se na ten návrh dívám, si říkám, jestli nakonec nebyl lepší ten nouzový stav já se omlouvám, kolegyně, kolegové a občané.

Slátanina zbožných přání politických stran, které cítily šanci a dostaly vládu do úzkých, a ona hlavně chce, aby už něco platilo, aby už to měla jako etapu za sebou.

Pro příklad možná to nejdůležitější.

Tento stav lze ukončit, když bude hlasovat Sněmovna... a tak dále.

Všechny ostatní návrhy hovoří o mimořádných opatřeních.

Je na základě pandemické pohotovosti možno udělat ta mimořádná opatření? V jakém rozsahu?

Původní návrh měl aspoň nějakou hlavu a patu.

Chápete slovo požádá? A na požádání já můžu odmítnout.

Ono je pouze požádá, ale na požádání vy můžete odmítnout. Čili v čem je změna oproti stávajícím zákonům o ozbrojených silách České republiky, popřípadě o krizovém řízení? Vlastně žádná.

Ten je možná propracovaný, ale také velice, řekl bych, nejistý nebo neznalý v praxi uplatnění. Padnou těmito náhradami škod jelikož tento zákon je plánován vydat dnešním dnem, schválením všechny ostatní programy, které jsou?

Protože tady je zapracovaná náhrada škody a ty zákony taky hovoří o náhradách škody. To tady vůbec není řešeno, protože někdo přišel na toto jednání, přinesl jeden list papíru: prosím zapracovat. Nikdo jiný se tím nezabýval, protože neměl čas, tak se to dalo tak dohromady, ono to asi nějak projde.

Kdo bude zodpovědný.